Pozměňovací návrh E6 pan poslanec Jurečka navýšení ošetřovného na 80 %. Stanovisko ministerstva: nesouhlas.

Ostatní se zdrželi.

Paní ministryně, která to od začátku podporuje, řekla: nesouhlas. Načež proběhlo hlasování pořadové číslo třicet devět. Podíváme se na sociální demokraty. Ani jeden pro. Ale jak říkala paní ministryně, já říkám, se mýlí, oni to podporovali a prosazovali od počátku.

Šest se zdrželo, nikdo proti, nikdo pro.

Pokračujeme v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dobré odpoledne.

Dostávají se tak do kritické sociální situace.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Já bych vás jen všechny chtěl upozornit, že ošetřovné není v našem právním řádu nový termín. Ošetřovné je využíváno řadu let a samozřejmě pro ten původní účel, to znamená, že rodiče zůstávají se svými dětmi, které onemocněly nebo měly nějaký úraz. Právě v těch 60 procentech, tak mně to tedy přijde neuvěřitelné, když celá opozice nám tady vysvětluje, jak těch 60 % je málo, jak se s tím nedá vyžít, jak mají ty rodiny existenční potíže.

Je to od vás prostě pokrytecké, tohle! Když jsme to tady projednávali, projednávali jsme dlouhodobé ošetřovné, tak jste měli milion výhrad ke všemu a nikdy jste nepřišli s tím, že 60 % je málo, a teď nám tady vykládáte, jak máme dělat sociální politiku. A druhá věc je, při tom projednávání před měsícem vláda i sociální demokracie jasně říkaly, že se k tomu tématu vrátíme. To zaznělo několikrát, i já jsem to říkal do televize. Prostě vycházíme z principu, že byla nějaká situace, podobně jako když třeba máte nemocenskou, tak v prvních dnech nemoci dostáváte nižší částku než v těch dalších. Prostě my jsme řekli, začínáme 60 procenty a vrátíme se k tomu a budeme zřejmě cílit na těch 80 %. A to se přesně stalo, a proto tady dnes jsme. Já ještě ve svém příspěvku chci poukázat na pozměňovací návrh, který už byl zde avizován, ke kterému se samozřejmě přihlásím v podrobné rozpravě a který předkládáme s kolegyní poslankyní Janou Pastuchovou. A týká se právě toho, co zde už bylo také několikrát zmíněno, a to je ošetřovné pro lidi, kteří pracují na dohodě o provedení práce a dohodě o pracovní činnosti. Pan předseda Bartoš nám tady také plamenně vysvětlil, jak zase opisujeme a už jsme to mohli mít dávno schváleno, kdybychom přijali návrh Pirátů.

Ale otázka je, jak to uzákoníme, jaký ten princip najdeme, aby byl spravedlivý.

Proto my s kolegyní Pastuchovou přicházíme s pozměňovacím návrhem v tom smyslu, že se to odvíjí od úhrad nemocenského pojištění.

Pan předseda Bartoš s přednostním právem. Prosím, máte slovo. Já bych chtěl jenom reagovat rychle.